Paní Pastuchová?

Nikoliv tady teď. Taky ne. Pak je tady pan Vomáčka. Ano. A je to tedy faktická poznámka teď. Ano, ano, tak je to v pořádku. Máte slovo, pane poslanče. Ne, já to beru podle pořadí. Tak, výborně.

Já tomu rozumím. Každý člověk dělá chyby, i vaše strana může udělat chybu a přiznat si ji. Protože já mezi ty lidi chodím a oni sami říkají: Dejte nám to EET aspoň dobrovolné. Tak jak oni byli sami odpůrci a říkali: My jsme byli ti, kteří ho nechtěli, to EET, tak teď jsme se dostali do fáze po roce a půl, co to běželo, že už ho prostě chceme. My v tom klidně pojedeme dál. Říkali ti mají pohostinství, číšníci jsou spokojení, protože dostali vyšší peníze, už nedostávají peníze na ruku, už je to všechno ofiko, platí se sociální, zdravotní a tak dále. Takže do systému tečou peníze, oni jsou spokojení, protože to najednou začalo fungovat, propojili to kompletně celé, takže jakmile dojde k tomu, že dostanete vy účtenku, automaticky se jim to odečte ze skladu, hned se jim to objednává.

Všichni jsou spokojení. Proč to rušit? Každý člověk dělá chyby, i strany dělají chyby, jenom si to umět přiznat. Já děkuji. Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Vomáčka, poté pan poslanec Kučera.

Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Kučera, poté s faktickou paní poslankyně Schillerová. Máte slovo, pane poslanče. Já jsem tehdy tady tedy byl.

A já bych chtěl tady velmi, velmi poprosit, abychom neprodlužovali tu agonii konce toho nefunkčního chorvatského modelu a jednou provždy ji ukončili. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vůbec.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Ke kolegyni Peštové, vaším prostřednictvím. Vážená kolegyně, vy opravdu nám tady chcete tvrdit, že skladový systém registrační pokladny a hotelové softwary jste vymysleli na Ministerstvu financí?

Tak už tady prosím vás netvrďte, že restaurace nebudou vydávat účtenky a nebudou mít skladový systém bez EET.